Protože samozřejmě je toho čím dál více.

To lidi nikdy nepochopí, můžeme tady říkat jakékoliv hezké jak jsme nevím jací, a prostě to ty lidi skutečně nezajímá. Občany zajímá to, aby v klidu zaplatili složenky, aby měli to, co k životu potřebují, a ne aby se začali dostávat do situací, kdy musejí přemýšlet nad tím, jestli mají na základní životní potřeby.

Firmy, které tu ekonomickou krizi zvládají zatím relativně dobře, což ovšem nemusí být donekonečna, no, tak je přidusíme zvýšením daní z příjmů. Proč jako? Takových těch bodů, kdy já mám pocit, že trestáme úspěšné, je tam až příliš mnoho, překvapivě.

Vytvořili jsme tři nová ministerstva. Proč proboha?

Zrušení rodných čísel, máme tady nějaký systém, který je funkční, my se rozhodneme ho zrušit, nahradíme ho nějakým softwarem, který nemá ani hlavu, ani patu, teď vlastně na to rodné číslo máte navázáno všechno možné, banky, pojištění a tak, a teď to zrušíme jakýmsi kódem.

Teď, když já v tom čísle nesmyslně vygenerovaném spletu jedno jediné písmenko, už to bude špatně, ale ten systém mě na to neupozorní, nemá jak odhalit, že to je tam...

Když to shrnu, podle mě to prostě není konsolidace veřejných financí. Prostě já bych bral, kdyby tam skutečně byly výrazné návrhy na snižování výdajů.

Slyšel jsem takovou argumentaci, že vlastně ta daň z nemovitosti je velice nízká proti jiným státům.

A tam jsme úplně tam je to úplně katastrofální.

Takže cizinci, nebo kdo? Jako stát, takže jako za socialismu, budeme mít prostě státní bydlení, stát bude přidělovat ty byty, takže se vrátíme někam, kde asi nechceme být.

Takže mi to prostě nedává smysl. A poslední takovou kapkou je, že mluvíme o tom, že ty finance by se měly stabilizovat a samozřejmě naším zájmem je, aby se odvádělo co nejvíce na daních atd.

Takže asi ideální by bylo, kdyby to byly děti našich rodin, které mají k našemu státu kulturní vazbu, a ty potom budou vytvářet ty hodnoty.

A tady, co máme? Zrušení školkovného, omezení daňové slevy na manželku či manžela, a takhle bych mohl pokračovat.

Děkuji za pozornost. Já vám také děkuji, pane poslanče. Budeme pokračovat v obecné rozpravě.